Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dne 1. února 2017 jste svým hlasováním vrátili tento návrh zákona zpět do druhého čtení a poskytli jste prostor Ministerstvu dopravy a Ministerstvu obrany k tomu, aby se pokusila nalézt shodu na konečné podobě právní úpravy provozování letišť a vypořádání majetkových vztahů na letištích.

Zároveň byla potvrzena dohoda, kterou jsem uzavřel s ministrem obrany, že žádná ze stran nepodpoří žádný pozměňovací návrh směřující do právní úpravy provozování letišť. Nad rámec uvedeného si vás dovolím rovněž informovat o skutečnosti, že došlo k tomu, že sněmovní tisk 929, což je vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, předstihl v projednávání zákon o civilním letectví, na který však obsahově a legislativně technicky navazuje. Z toho důvodu je potřeba provést odpovídající legislativně technické úpravy. Ty Ministerstvo dopravy zpracovalo do souboru pozměňovacích návrhů společně s pozměňovacími návrhy, k nimž při předchozím projednávání vládního návrhu zaujalo jak Ministerstvo dopravy, tak i garanční hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu souhlasné doporučující stanovisko, a s pozměňovacím návrhem upravujícím ustanovení o účinnosti vládního návrhu zákona. Vážené poslankyně, vážení poslanci, na závěr mi dovolte opětovně zdůraznit, že předložený návrh zákona má především adaptační charakter, a to ve vztahu hned k několika přímo použitelným předpisům Evropské unie, a chtěl bych vás proto požádat o projednání tohoto tisku ve druhém čtení.

Pane zpravodaji? Máte slovo.

Já pouze doplním některé informace.

Přihlásím se potom do podrobné rozpravy, abych se přihlásil k tomu pozměňujícímu návrhu. Dobře.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já před vás ještě jednou předstupuji nejenom za dopravní piloty, ale za každého, kdo chce létat bezpečně. Jak už bylo řečeno, tento zákon zde leží více než rok. Během posledních let velmi rychle narůstá letecká doprava a myslím, že je potřeba opravdu zpřísnit a zpřesnit hlavně parametry, tak abychom byli schopni držet krok s rozvojem letecké dopravy a zároveň byla dodržena bezpečnost leteckého provozu.

Když jsem učil tehdy ještě budoucí dopravní piloty, kteří dnes létají u velkých renomovaných aerolinek ve světě, tak musím říct, že zpětná vazba, pohled na české piloty a české letectví je opravdu velmi vysoký. Takže v této chvíli jsem rád a chci vám poděkovat za to, že jste hlasovali pro zařazení tohoto návrhu zákona. Myslím, že ty odborné parametry zde už byly řečeny, a chtěl bych vás poprosit o podporu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Mrzí mě, že se ministerstva nedohodla, protože navrhovaná nulová varianta odsune tento problém donekonečna. Zároveň se chci důrazně ohradit vůči řadě tvrzení z minulosti, která se nezakládají na pravdě. Mohl bych tady a teď ukázat, kdo a jakým způsobem lobboval za provozovatele včetně vyvlastnění pozemků na úkor státu či obcí. Mnou opakovaně navrhované pozměňující návrhy pouze upřesňují definici dráhy a letiště samotného, upravují nedokonalou aplikaci v praxi a umožňují Úřadu pro civilní letectví konat v zájmu zachování letišť. Zároveň ochraňují vlastnická práva majitelů pozemků daná platnou Ústavou České republiky. Také chci zdůraznit, že žádnému letišti nehrozí zánik, protože k tomu je nutný souhlas právě Úřadu pro civilní letectví.

V tomto počtu nejsou zahrnuta čtyři vojenská letiště. Výbor pro obranu vyzval Ministerstvo obrany k doložení situace ve vojenských letištích a záložních plochách a zde se ukázaly dlouholeté a dnes soudně řešené problémy na letišti PlzeňLíně. Taktéž existují závažné problémy na letišti v Kladně a v Příbrami. Tyto problémy vyvstaly z nejasného znění zákona o civilním letectví, kdy v praxi Úřad pro civilní letectví požaduje stoprocentní vypořádání při žádosti o vydání povolení provozovateli. Problém nemá pouze stát, potažmo Ministerstvo obrany, ale i celá řada majitelů letišť včetně obcí a měst. Závěrem chci zdůraznit, že tvrzení Ministerstva dopravy, že pozměňovací návrh nic nevyřeší a že je potřeba komplexní novela zákona, se nezakládá na pravdě. Podle mne schází ochota tohoto ministerstva problémy řešit a to mě mrzí nejvíce. A o to více mě mrzí, že letecká veřejnost již dlouho čeká na úpravy zákona, které nejsou kontroverzní, které jsou potřebné. Závěrem chci říci, že je opravdu třeba se postavit potom ve třetím čtení k pozměňujícím návrhům odpovědně a s vědomím, že je potřeba chránit majetek státu i vlastníků pozemků. Proto předem děkuji za podporu mých pozměňujících návrhů, které načtu v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, hospodářský výbor se tímto zákonem zabýval několikrát včetně dohadovacích řízení a nakonec dospěl k variantě, která je jediná rozumná a kompromisní, to znamená splnit původní účel zákona, to je transpozice evropské směrnice, a doplnit ho jenom o dva pozměňovací návrhy. Řešit právní problémy, které vyvstávají s dvěma letišti, která se používají jako záložní, v tom zákoně prostě není možné. A pouštět se do diskuse o tom, co je letiště, co jsou letištní budovy, jak má vypadat letištní dráha, je absolutně kontraproduktivní a přineslo by to spoustu problémů. Ten zákon, jak už tady bylo řečeno, se projednává rok a já bych se velmi přimlouval za to, aby verze hospodářského výboru, která tady byla naposledy prezentovaná, byla dodržena a žádné další pozměňovací návrhy nebyly přijímány. Děkuji za pozornost. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já velmi volně navážu na svého předřečníka. Připojuji se k tomu, co tady řekl pan kolega Pilný, vaším prostřednictvím, s tím, že vás chci informovat o tom, že obě ministerstva stanovila své odborné skupiny, které teď pracují. Oba ministři se v podstatě zavázali, že problém záložních letišť bude řešen tak, aby ani obrana, ani Ministerstvo dopravy neutrpěly konečným odborným vyřešením tohoto problému.